Dobře, čili ve třech alternativách.

Děkuji, pane předsedající.

Chceme tento bod doprojednat dnes.

Podotýkám, že klíčové pro celou věc a pro občany a občanky České republiky je slyšení zástupců zpravodajských služeb. To je podstata té věci. Proto je jasné, že potřebujeme zajistit jejich účast tady.

Musím ještě podotknout, že dnes v Ostravě bude probíhat odpoledne protestní mítink a odboráři i zaměstnanci nás bedlivě sledují, respektive sledují to, jak se k tomu vláda a ministr vyjádří. Děkuji za podporu.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Nemáme námitky vůči projednávání dnes, akorát ten program třetích čtení je dost nabitý, takže se obáváme, že když to bude zařazeno za třetí čtení, tak se to dnes nestihne.

To znamená, že v případě, že se stihne ta mimořádná schůze projednat relativně rychle a vraceli bychom se, což já ještě nevím, jaká je dohoda, tak abychom se vrátili k tomuto bodu. Alternativně navrhuji čtvrtek jako pátý bod po písemných interpelacích. Jde mi o to, že tam jsou čtyři body, které jsou pevně zařazené a které by podle dohody snad mohly proběhnout rychle. Z pohledu našeho klubu by bylo nešťastné, aby se kvůli tomu nestihly. Potom bychom s tím neměli problém.

Tím nic nezpochybňuji, pouze komentuji tento návrh.

Já jsem hovořil o Liberty, kde jsem očekával informaci pana ministra.

Pokud nikdo, budeme jednotlivě hlasovat.

To je první alternativa.

Byl jeden na společné hlasování po projednání stavebního zákona. Pokud se to nestihne do 14 hodin, tak po skončení mimořádné schůze odpoledne.

Já je beru v pořadí, jak byly předloženy. Předseda klubu ODS. Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové, abych i slušně pozdravil.

To je složitější, protože těch návrhů k zařazení bylo více.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 300, 102 přítomných, pro 100, proti nikdo. Návrh byl přijat.